Opět tyto nominace jsme postoupili na všechny poslanecké kluby a volební komise je projednala 14. prosince a přijala usnesení číslo 33. I zde zákon způsob volby nestanoví a volební komise konzistentně navrhuje u této nominace volbu tajnou a jednokolovou. Nově zvolení členové se poté, pokud budou zvoleni, ujmou funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Já nyní, pane předsedající, prosím, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu, a poté poprosím o hlasování o způsobu volby. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pánové, kdybyste nestáli před lavicemi, tak bych viděl i na kolegyni. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Už jsme slyšeli, že tady byly ty čtyři neúspěšné volby, a ještě jsme neslyšeli, jak to s těmi předchozími kandidáty bylo.

Pokud vím, tak to včera zaznělo i od pana Babiše, takže je to výjimečně důležitá pozice. Možná si tady mnozí pamatujete to poslední hlasování.

A teď my zase stojíme před v něčem hodně podobnou situací.

A vedle toho máme jako kandidáta pana Romana Procházku, který je bývalým poslancem a komunálním politikem, čili někým, kdo dnes aktivně nakládá se státním majetkem.

Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

A já bych nyní prostřednictvím pana předsedajícího ráda požádala pana Faltýnka, jestli by mně osobně a nám pirátům doplnil to CV, ten životopis, který máme, protože nám z toho není zřejmé, jaká je kvalifikace pana krajského zastupitele Procházky pro funkci člena kolegia NKÚ. Takže mám tuhle prosbu.

Prostřednictvím předsedajícího pokud by mi svůj názor sdělil pan Faltýnek, budu moc ráda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezký den. Já se musím zastat svého bývalého kolegy Adolfa Beznosky, protože to dělení, paní poslankyně, tak jak jste to řekla takhle jednoduše, že jsou buď odborníci, nebo politici, já musím odmítnout.

Taky jednou budete bývalí poslanci.

Takže bychom měli posuzovat kandidáty podle toho, zda mají, nebo nemají předpoklady.

Byl taky náměstkem primátora, který měl na starosti finance, ekonomiku, rozpočty, a právě jeho odborné předpoklady byly pro to, abychom ho do toho kolegia navrhli.

A já tady opakuji na mikrofon už potřetí a naposled: Adolf Beznoska ty kompetence má, já jsem rád, že ho Poslanecká sněmovna zvolila.